Zeptám se, zda někdo namítá proti tomu a chce uplatňovat ještě nějaké hlasování. V tom případě přistoupíme k hlasování o zákonu jako celku.